Protože když pan poslanec Kalousek chtěl zavést registrační pokladny, zatížil by tím živnostníky nejméně 20 tis. Kč.

A kdyby tomu tak bylo, tak by pravděpodobně nefungovalo elektronické bankovnictví a celá řada dalších záležitostí. Do této věci jenom z evropských dotací přijde během velmi krátkého období 14 mld. a na posunování těch nepatrných dat z hlediska rozsahu, které bude poskytovat elektronická evidence tržeb, to opravdu, ale opravdu stačí. Takže shrnuto dohromady, zdá se, že základní myšlenka opozice je tady, že bychom měli podporovat lidi, kteří neplatí daně, a zároveň bychom při realizaci tohoto záměru jim měli dát větší pecku a zatížit je daleko většími poplatky, než které navrhoval pan poslanec Kalousek. Děkuji za pozornost. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec František Laudát. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nebudu jako pan Volný, který tady včera způsobil poprask tím, že zboural nějaké dohody. Beru, že se má jednat do 17. hodiny, potom to bude přerušeno.